Petr Venhoda: Proti návrhu.

Adam Vojtěch: Proti návrhu. Radek Vondráček: Proti návrhu.

Miloslava Vostrá: Zdržuji se. Petr Vrána: Proti návrhu.

A konečně Ivan Adamec: Pro návrh. Ptám se, zda všichni přítomní poslanci byli čteni, případně zda jsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování. Jestliže tomu tak není, tak já poprosím ověřovatele.